Jasně jsem ministrovi financí řekla, že se s jeho způsobem rozpočtování rozhodně nehodlám smířit a budu se mu věnovat na rozpočtovém výboru. Říkala jsem, a nyní si, prosím, tady ocituji svá slova, cituji: